Vážené poslankyně, vážení poslanci, zástupci vlády, budeme pokračovat v pořadu 5. schůze. Přestávka skončila a já v tuto chvíli tady mám další přihlášku s přednostním právem hlásí se o slovo paní ministryně financí a paní předsedkyně klubu hnutí ANO paní Alena Schillerová.

Paní ministryně, máte slovo. Než vám předám slovo, poprosila bych, aby se všichni usadili do svých lavic, a jestli bych mohla poprosit, zda by se sál trochu ztišil. Pokud něco potřebujete řešit, prosím, běžte do předsálí jednacího sálu. Děkuji a v tuto chvíli předávám slovo paní ministryni. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Ale prosím, nepleťme si rozdíl mezi vnitrostátním právem a evropským.

Ještě jednu větu k tomu, co jste řekl, prostřednictvím paní předsedající.

A nebudu vám připomínat, prostřednictvím paní předsedající, kolikrát jste různé návrhy tady měl. Mám je tady všechny, zapomněla jsem je na pultíku. Návrhy mnohem horší, za desítky miliard, a šermoval jste tady právě, prostřednictvím paní předsedající, tím, že nemůžeme nechat tuto střední vrstvu padnout. Tak a teď k panu poslanci Adamcovi.

Nemohou, protože jednací řád je v tomto směru neúprosný.

Vy nemáte žádné řešení. Nemáte řešení!

Jsme připraveni případně vám nabídnout jakoukoliv k tomu diskusi a prosím své kolegy, abychom se sešli v Aktech u Poslanecké sněmovny. Děkuji vám. Děkuji paní předsedkyni poslaneckého klubu hnutí ANO.